A proto se to dávalo na úroveň odborných náměstků, že museli mít odbornost, museli mít kvalifikaci, museli projít výběrovým řízením. Takže to je jenom moje reakce na vaše vystoupení. Děkuji, paní místopředsedkyně, a nyní s faktickou je přihlášena paní poslankyně Balaštíková. Prosím, vaše dvě minuty. Dobrý den, kolegyně a kolegové.

Děkuji.

Prosím, máte slovo.

Jakým způsobem to dopadne na ta ministerstva, na ty úředníky, kteří tam jsou, jak to dopadne na kraje? Ale to se bavíme zatím stále jenom o ministerstvech a bavíme se o krajích. Kde je přenesená působnost? Ale každé ministerstvo má odbory výkonu státní správy. A takhle bych mohla pokračovat dál a dál a tam bude také docházet k této obměně. A já se ptám: Dochází k této obměně právě proto, že je to třeba, anebo že je to třeba? Děkuji. Nyní s faktickou vystoupí pan ministr Válek. Prosím, pane ministře, máte slovo. Děkuji, paní předsedající. Já bych znovu požádal kohokoliv z poslanců ze zdravotního výboru, z opozice, pokud mají výhrady k mým náměstkům, k panu Pavlovicovi, pokud mají pocit, že na zdravotním výboru funguje špatně, pokud mají pocit, že špatně řídí Chytrou karanténu, ať to tady řeknou do mikrofonu, ať seberou tu odvahu.

Já jsem byl ten, který jsem hájil její odbornost tady, před kolegy poslanci z hnutí ANO. Přátelé, já se snažím chovat korektně, tak laskavě neurážejte moje náměstky. Děkuji, pane ministře, a nyní s faktickou je přihlášen pan poslanec Žáček. Děkuji za slovo. Já nemusím být tak korektní jako pan ministr, a proto řeknu jednu praxi, která zde byla za vlády Andreje Babiše, o které řada z nás ví, která se týkala odborných náměstků, to znamená těch nepolitických, kteří neměli podléhat politickým vlivům a které pan premiér řídil tak, že když měl svoji vládu svolanou na šestou na ráno, ještě v jedenáct, v půl dvanácté těmto náměstkům, aniž by o tom jejich ministři, dokonce z druhého koaličního subjektu, věděli, nařizoval, jak mají předělat materiály, jaké mají dodat materiály a dodělat je přes noc do té šesté hodiny.

Děkuji, pane poslanče. Nyní bude reagovat s faktickou poznámkou paní poslankyně Balaštíková, poté paní místopředsedkyně. Prosím, máte slovo. Já se omlouvám, ale prostřednictvím paní předsedající, pane ministře, já jsem určitě nikoho neurážela, ale chtěla jsem se zeptat, co ti lidé tedy od pondělí do neděle dělají, když tam stráví celé dny, jak jste řekl, jak jsou pracovití zvláště, a chtěla jsem vědět, jaká je jejich odborná příslušnost, když tedy na tom pracují.

Děkuji. Děkuji za slovo. Já bych také chtěla panu ministrovi zdravotnictví určitě říct, že v žádném případě bych si nedovolila nikoho urazit v rámci politického náměstka. Já jsem pouze, pane ministře zdravotnictví, reagovala na rozlišení, kdy vy jste řekl, že je důležitá odbornost, a já jsem vlastně chtěla ukázat, že u politického náměstka není prakticky nutné vůbec nic, protože politického náměstka si pouze vybere ministr.

Takže já se to snažím nějakým způsobem vysvětlit.

Děkuji. Nyní s faktickou vystoupí paní poslankyně Peštová, prosím. Já bych chtěla zareagovat na pana poslance Žáčka, prostřednictvím paní předsedající. Já jsem se s tím v životě nesetkala, pane poslanče.

To znamená, že jste měl přímý kontakt na odborné náměstky? Děkuji.